Děkuji vám za respektování času. Nyní pan poslanec Adámek a po něm pan poslanec Plzák. Máte slovo.

My jsme začínali od píky. To samé pravá strana. A to, promiňte, bez urážky, to vám prostě schází. Možná právě proto ten určitý demokratický deficit tady je. A nechci, abych dodržel čas...

Děkuji vám. Nyní pan poslanec Plzák se svou faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Uhlík. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jsem opravdu musel reagovat na ty dva předřečníky, protože z toho kontextu jejich projevu vyplývalo, že my jsme vlastně ostrůvek demokracie v Evropě, když se podíváte, jak fungují ty jiné parlamenty, a my chceme ten ostrůvek zničit. Tak proto jsem zareagoval. Souhlasím s panem kolegou Fialou. Souhlasím s paní kolegyní Němcovou. Ale co já jsem tady viděl?